Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážená vládo, já bych nevystupoval, kdyby moje jméno nepadlo z úst jednoho z řečníků. Pan kolega Kalousek zde argumentoval jakýmsi oslabováním pozice Poslanecké sněmovny vůči prezidentovi republiky. Samozřejmě jako předsedu Poslanecké sněmovny by mě takováto věc netěšila, pokud by to bylo něco nového.

Tehdejší vláda namísto toho, aby vedla zásadní spor s prezidentem republiky, vyjednala jakýsi dodatek, který zde poté prohlasovala.

A to si myslím, že je věc nesrovnatelná se situací, která je tady dnes. Tolik tedy na margo poznámek o oslabování Poslanecké sněmovny. Pokud je nám tady vyčítána kvalita legislativního procesu, tak samozřejmě ten může být různý a různě kvalitní. Nicméně pokud je zde kritizováno to, že zákon bude ve druhém čtení přepsán nebo nějakým zásadním způsobem doplněn, tak to taky není nic nového. Já si dokonce pamatuji případ, kdy sem přišel zákon ze Senátu a z toho zákona zbyl akorát název, všechno ostatní tam dodala vládní koalice ne ta současná, ta minulá. Takže je opravdu dobré mít historickou paměť. Takže v zájmu férovosti diskuse bych opravdu apeloval na to, abychom argumenty nepoužívali účelově, ale abychom si ve chvíli, kdy argumentujeme a snažíme se dostat podporu pro svoje stanovisko, vzpomněli, jak jsme tady hlasovali a jak jsme vystupovali v minulosti. Děkuji panu předsedovi. Pan kolega Gazdík je další přihlášený s přednostním právem. Pane místopředsedo, máte slovo. Hezké dobré dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Zástupce hnutí ANO tady jasně předložil větu, že zákon předložili a začali fungovat ve Sněmovně. Ano, zákon o státní službě je klíčový zákon tohoto volebního období, ale fakta jsou trochu jiná. Zákon předložili zástupci sociální demokracie jako jedné politické strany. Je dobře, že zákon, který je klíčový pro toto volební období a který si klade za cíl odpolitizování státní správy, předkládá jedna politická strana bez jakéhokoliv dalšího projednání s opozicí, bez jakékoliv diskuse, která by se k němu vedla? Zákon nemůže být funkční a vědí to dnes i jeho předkladatelé. A vy sami se budete snažit zákon naprosto přepracovat tak, aby z kostry, která sem byla předložena a která dnes patrně projde prvním čtením, nezůstal kámen na kameni. V zákoně nejsou obsaženy takřka žádné benefity pro úředníky a není dáno jeho finanční krytí.

My všichni jej budeme chtít přepracovat. Vytváříme také novou zásadní elitu. Vy jste říkali, že nebudete jako politici. Říkáte a prezident to požaduje, aby se na ministry vztahovala určitá odbornost, a mimo jiné proto bude v těchto dnech mluvit s jednotlivými kandidáty na ministry. A jedno specifikum ministra, které doteď platilo, a to že ministr musel předložit čisté lustrační osvědčení, už ode dneška bohužel platit nebude. Nevím, jestli je to úplně morální postoj. A nejvíc mě to mrzí zejména u členů KDUČSL, kdy v minulosti byli StB sledováni a pronásledováni křesťané a zástupci církví. Na závěr bych ocenil postoj pana předsedy poslaneckého klubu KSČM pana Kováčika.

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážení kolegové, kolegyně, měl bych jen dvě poznámky. První se týká toho, že skutečně první čtení zákona o státní službě nějakým způsobem nemění situaci, která se týká lustračního osvědčení ministrů.

Druhá věc je jasná. Je to podmínka pana prezidenta. V případě, že ji respektovat nebudeme, tak nám tady dále bude vládnout vláda pana premiéra Rusnoka. A pokud to chceme, tak je potřeba si uvědomit, že kdo nebude hlasovat pro návrh v prvním čtení tohoto zákona, tak prostě říká, že je lepší, aby tady dále vládla Rusnokova vláda, přestože je tady nějaká většina. Takže podle mě je to zcela jasné.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Stanjura. Připraví se pan poslanec Kalousek. Já se omlouvám, pane předsedo, ale musím reagovat na některá z vystoupení. Přestože jsem mnohem mladší než vy, tak jsem tady mnohem kratší dobu, tak se omlouvám, nepamatuji si parlamentní debatu z roku 2002.